Pokud tady bylo zmíněno, že není cílem vyhánět lidi do substandardního bydlení, tak to je naprostá pravda, to mohu jenom podepsat. A je také cílem vlády po tomto prvním kroku, který, jak jsem říkal, je spíše záchranný než dlouhodobě koncepční, připravit návrh zákona o sociálním bydlení a to je věc, na které se pracuje. Není to jednoduché, nebude to hned, ale je to závazek této vlády, aby v tomto volebním období takový návrh předložila a prosadila, který by pak měl koncepčněji řešit bydlení lidí právě ve standardních formách bydlení, nikoliv na ubytovnách, ale ve skromném, slušném, přiměřeném bydlení. Ano. Pana předsedu Okamuru předběhne s faktickou poznámkou jeho stranický kolega Karel Fiedler, protože faktická poznámka má přednost před řádným vystoupením, byť s přednostním právem. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Budu opravdu krátce.

Ano, pane ministře, vy to máte na billboardech, vy to používáte ve volební kampani, píšete tam: Splněno! Vážená veřejnosti, my to teprve projednáváme, takže někdo tady lže! Než se ujme slova pan předseda Tomio Okamura, ještě budu konstatovat omluvu, která došla předsedovi Sněmovny, a to paní kolegyně Anny Putnové od 16 hodin. Pane předsedo, máte slovo.

Byl tady jediný vládní návrh ohledně exekutorů za deset jedenáct měsíců, co jsme ve Sněmovně? Nebyl ani jeden! Tak co tady plní? Ano, byly tady dva návrhy ohledně exekutorů, které jsme projednávali.

A oni si dávají na billboard něco, co ani nepředložili, a dokonce není ani v jednání.

Ohledně exekutorů, aby lidé nebyli obětí státem posvěcené lichvy, tak jste neudělali taky nic. Ale to, co jste udělali, je, že nadále z peněz daňových poplatníků, tzn. těch slušných, nikoliv těch, co parazitují na lidském neštěstí, tak dále podporujete tento systém. To je ta podstata, kterou jsem chtěl říci.

To znamená, vraťme se skutečně k řešení exekutorů. Už je tady analýza z Ministerstva spravedlnosti, byť, řekl bych, ne úplně optimální, jak jsme se na to tak dívali. Děkuji za pozornost. Já bych rád viděl ty zákony tady na stole.

Ani jeden. Děkuji.

Prosím paní kolegyně Chalánková má slovo. Já se rozhlížím, jestli opravdu už můžu hovořit. Měli jsme zde již na plénu dva návrhy, které se tímto zabývaly. Byl to jednak senátní návrh a jednak tady tento návrh vládní. Již zde zaznělo, že zde hrozí nebezpečí vytěsňování některých lidí právě z těch ubytovacích zařízení nebo nebytových prostor, které nesplní hygienické standardy dosud standardního bydlení. Mám to zde u sebe také v podmínkách. A nyní se bavme o některých číslech.

Jak se to mohlo stát? Důvodem také je to, že stále více lidí se dostává do této situace hmotné nouze a dosahuje právě do těch oblastí, kde již mají nárok na tento doplatek na bydlení. Touto problematikou se zabývám již dlouhodobě a zabýváme se jí také na výboru pro sociální politiku, který přijal již v lednu 2014 následující usnesení: Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

Ještě chviličku.

2. žádá ministra práce a sociálních věcí, ministra pro místní rozvoj a ministra vnitra, aby se problematikou sociálního bydlení a bezdomovectví společně zabývali; 3. pověřuje poslankyni Jitku Chalánkovou, aby koordinovala odbornou debatu za účasti poslanců dotčených výborů, zástupců ministerstev a odborníků k uvedené problematice;

To byl leden.